Nakoupený prostor je: rozhlas a televize 68 %, tisk 18,8 % a internet 13,2 %. A kampaň začala až teď, doposud jsme dělali kampaň vlastními silami.

Děkuji. Prosím.

Já pominu to, jestli je důstojné, aby ministr vlády České republiky urážel poslance, který dělá svoji práci a interpeluje a kontroluje to, jestli dělá, nedělá. Já si myslím, že by sem měl pan ministr opravdu chodit, protože tohle jestli vidí lidé, tak je pak přesně to výsledkem, že se mu to sype ve všech krajích, protože ti lidé nejsou hloupí, nedají se tak dlouho oblbovat koblihou.

Sype se vám to, pane ministře. Děkuji. Pan ministr doplní svoji odpověď.

Nepochopil jsem to. No tak uvidíme, jak to dáme do pořádku.

A střet zájmů a tak dále.

Takže já jen chci říct, že samozřejmě interpelace, které jsou seriózní a nenapadají mě a nejsou osobní, jak právě předvedl pan poslanec. Že se rozpadá hnutí?

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Moje interpelace je na pana ministra Mládka. Pane ministře, měla bych na vás několik otázek ohledně takzvané výběrové těžby.

Špatné hospodaření těžební společnosti a poklesy ceny uhlí na trhu nemůžou být důvodem k nedodržování horního zákona. Sloje s menší mocností se vynechávají, tudíž se vlastně netěží. Tento způsob těžby nelze považovat za hospodárné využívání výhradního ložiska. Za druhé se ptám, proč těžební společnosti si nezajistí vhodnou techniku pro zajištění větší výrubnosti slojí. Těžební společnost si zajišťuje pro těžbu takovou techniku, která je zaměřena na bezpečnost a hlavně na dosahování co největších výkonů, a tím vlastních zisků. A za třetí, proč stát zřejmě porušuje článek 7 Ústavy České republiky, který zní: Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství? Kdo zodpovídá za špatnou činnost státní báňské správy, to znamená Českého báňského úřadu a Ostravského báňského úřadu, který má vykonávat dozor nad hornickou činností, a jaké chystáte nápravy? Já vám také děkuji, paní poslankyně, a požádám pana ministra, aby vám odpověděl.

Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji paní poslankyni za interpelaci a dovolte mi k tomu říci několik slov.

Důvodem je situace podniku, která je všeobecně známá.

Taková je situace.

Tato čísla jsou předběžná.

Co se týká vhodné techniky, tady je třeba jasně říci, že firma OKD již žádnou vhodnou techniku nezajistí, na to nemá peníze.

Ale upřímně řečeno v tom druhém nevidím už vůbec žádný problém.